Proto já nemyslím si, že by to měly dostat ty výbory, které tady byly navrženy, ale je to především potrava pro hospodářský výbor.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. To je zákon, to není potrava.

Nikdo jiný. Pokud někdo poškozuje ekonomické zájmy, tak jsou to komunisté tím, jakou prosazují zahraniční politiku. To je pravda. A bude odpovědnost na hnutí ANO, jestli je pustí k tomu, aby oni prosazovali část své zahraniční politiky do politiky vlády České republiky. Já myslím, že naše republika má opravdu mimořádně dobré vztahy se Státem Izrael. Tak se zeptejte, vy podporovatelé tohoto návrhu zákona, jaké vztahy má náš spojenec Izrael s Íránem. Všimli jste si, že poprvé se bude oslavovat vznik Státu Izrael na Pražském hradě? Jaký je to vzkaz našim spojencům?

To by bylo přece hezké.

Neuvěřitelné! Další faktická poznámka, pan předseda Kováčik. Bylo to socialistické Československo, které tehdy podporovalo právě vznik Státu Izrael a dodnes, když tam přijedete, alespoň já jsem ten zážitek měl, tak se právě podíl Československa na vzniku Státu Izrael připomíná a docela si toho váží.

Jaký byl největší zločin komunismu? Takže nechme těch mýtů, pojďme se bavit věcně a skutečně věcně, zbavme se těch ideologických nánosů všeho možného typu. A znovu připomínám, čeští, moravští a slezští podnikatelé, kteří přicházejí o zakázky, a jejich zaměstnanci o práci, by měli mít tyto ideologické zábrany, chceteli, regulace jejich podnikání, nějakým způsobem kompenzovány. První paní poslankyně Němcová, připraví se pan předseda Kalousek. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě zapomněla ve svém vystoupení ocitovat některé argumenty právě ve vztahu k Izraeli. Takže něco si připomeňme.